Pokud náhodou neprojde, navzdory tomu, že ho podpořil rozpočtový výbor, který je garanční, podpoříme i odložení účinnosti o rok, aby měl Ústavní soud čas posoudit tento zákon ještě předtím, než se začne aplikovat v praxi. Děkuji za pozornost. Jako další je přihlášen do rozpravy pan poslanec Výborný. Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. Členové vlády, kolegyně, kolegové, já se domnívám, že stanovisko poslaneckého klubu KDUČSL je všem jasné a netřeba ho tady sdělovat. Jedná se o tom, zda tady útočíme na právní jistoty v rámci České republiky. Opravdu, když se podíváme, zde dochází k prolomení smluvního vztahu, který tady byl uzavřen vládou České republiky, a tady je snaha popřít základní principy právního státu tím, že zloděj tady křičí: Zdaňte, co jsem ukradl! Skutečně ten zákon není o ničem jiném, než o tom, že zloděj volá: Musíme zdanit, musíme zdanit to, co jsem ukradl! Dámy a pánové, já se domnívám, že žijeme v právním státě a že smlouvy a dohody, které jsou zde uzavřeny, by měly platit. A chtěl bych velmi apelovat na to, aby si poslanci hnutí ANO si uvědomili, zda tento bezprecedentní útok na principy právního státu je možno obchodovat za jakoukoliv podporu, a to i podporu vlády. Já věřím, že se tady nebudeme moci po hlasování stydět za to, jaký výsledek jde z této Poslanecké sněmovny. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji.

Děkuji za slovo. Pane předsedo, já budu velmi stručný. Já jsem nevystupoval k tomuto zákonu, nicméně bych si dovolil jenom kratičkou reakci na vystoupení pana kolegy Ferjenčíka. Pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, tady žádnou analýzu nepotřebujete. Stačí, když se zorientujete v čase a prostoru a budete se sem tam řídit selským rozumem. Já uvedu pár čísel. A zkusme se prosím poslouchat.

Jenom čistá statistika, nic víc.

Děkuji za slovo. Nechci zpochybňovat ta čísla. Mám jednoduchý dotaz. Kolik hektarů těch lesů bylo nevydáno a za které se platila náhrada. Nemusíme říkat jenom, kolik je jednotková cena, ale kolik bylo těch jednotek. To bych rád slyšel, abychom si řekli.

Nakonec byl zvolen jiný model restitucí.

Takže poprosil bych o ta čísla, pokud je máme k dispozici. Děkuji. Děkuji.

Děkuji za slovo. Já bych chtěl reagovat na kolegu Faltýnka. My jsme dostali na ústavněprávní výbor tři analýzy od ústavněprávních expertů a dvě z těchto analýz konstatují, že bez toho, aby vláda dodala podkladové materiály, které dokládají předražení těch restitucí, ten zákon nemá šanci u Ústavního soudu obstát. To jsou materiály, které dostal ústavněprávní výbor. Já z toho důvodu absolutně nechápu, pokud vláda skutečně chce ty restituce zdanit, proč tu analýzu nedodala, proč to, když tady pan Faltýnek mává čísly, nezpracovalo Ministerstvo financí, a nedoložila, že ta částka tehdy byla nepřiměřená. Protože já tady nejsem schopný posoudit, jestli má pravdu pan Stanjura, nebo pan Faltýnek, ve chvíli, kdy se tady na mikrofon začnou sypat nějaká čísla. My jsme chtěli dokument, který by sloužil jako podklad pro Ústavní soud, až bude ten zákon posuzovat, a jako že ho posuzovat bude, a vy jste se na to prostě vybodli, protože chcete zavřít hubu komunistům pardon, ústa , aby podpořili vládu. A současně nechcete, aby to ve skutečnosti prošlo. Děkuji za pozornost. Já také děkuji. Další faktická poznámka pan předseda Gazdík. Připraví se pan poslanec Mašek. Hezké dobré ráno, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych se chtěl trochu kolegů pirátů zastat. Pan předseda Faltýnek tady přednesl nějaká čísla, ta skutečně selským rozumem a průměrem sedí. Nicméně my tu analýzu skutečně potřebujeme, protože ten církevní majetek nebyl průměrný hektar zemědělské či lesní půdy. Ti, co viděli, za co se vlastně vydává náhrada a co bylo v té původní analýze, tak vědí, že ty pozemky, které byly vydávány, tak na nich dnes většinou stojí sídliště obcí a měst, že to byly pozemky kolem měst, a jejich cena je reálně úplně někde jinde než průměrná cena zemědělské půdy. Část B je, že zapomínáte na to, že tady došlo také k tomu, co jsme si všichni přáli, oddělení církve od státu, protože my jsme sekulární stát, a to bylo cílem, nebo jedním z cílů církevních restitucí, ke kterým mimo jiné dvakrát Ústavní soud ve svém rozhodnutí zákonodárce vyzval a nařídil.

Takže když už něco takového chcete udělat, prosím, tu analýzu by si to opravdu zasloužilo.